Budu konkrétní, aby to všichni slyšeli.

Aby si o něj již nemohly žádat. To je to, co nám teď řekla paní ministryně. My to víme, samozřejmě, jsem rád, že jste to tady potvrdila veřejně. Ale je tady druhá věc. Vy jste se vymluvila, že za to může hnutí ANO, že vy prý ne. Tak to svědčí o dvou věcech, ale máte šanci to samozřejmě vzápětí napravit. Nebo jste slabý koaliční partner. Jedno, nebo druhé. Nic jiného není možné.

Tak aby byl ministrem kultury. To byla priorita, to jsme viděli.

Jediné, na co jste se zmohla, paní ministryně, výmluva na vašeho koaličního partnera, hnutí ANO. Ale je to buď tím, že to není priorita, nebo jste slabý koaliční partner.

Ale abych byl konstruktivní, protože SPD je konstruktivní strana a pozitivní strana, tak vám tady hnedka nabízíme přeci řešení.

Takže paní ministryně a ČSSD, jestli to myslíte vážně, já doufám, a říkám to tady veřejně a budeme to říkat i v televizi, tak budete hlasovat pro náš pozměňující návrh. Je to známé přísloví: Ne slova, ale činy!

A podle toho, jak budete hlasovat, tak to zase budeme mediálně komunikovat, protože si porovnáme to vaše vystoupení, které už je v záznamu, jak jste říkala, že jste pro, jako vaše strana. A teď se podíváme na hlasování vašich poslanců. Uvidíme, jak se k tomu postavíte. Takže doufám, že budete hlasovat pro náš pozměňující návrh.

A to je opravdu diskriminační a s tím my nesouhlasíme.

A to je ten nejhorší, nejotřesnější stav. Děkuji za pozornost.

V tuto chvíli s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Bauer, protože je nadán přednostním právem za klub ODS. Přihlášku paní ministryně vnímám, s přednostním právem je zde ještě přihlášen pan předseda Výborný. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, kolegyně a kolegové, já jsem měl připravený rozumný projev za náš poslanecký klub k navrhovanému návrhu zákona o zvyšování rodičovské, ale dovolte mi říct jenom jednu zásadní věc. Vážená paní ministryně práce a sociálních věcí, prostřednictvím pana předsedajícího, dobře jste viděla na desce, kolik je tady přihlášeno řečníků do rozpravy. Dobře víte, že napříč celým politickým spektrem si všichni přejeme, aby dnes byla rodičovská, je to jedno, v jaké variantě, my budeme hlasovat ve finále i pro tu vaši vládní variantu, všichni si přejeme, aby byla odsouhlasena.

To je zásadní sdělení z této Sněmovny více než 300 tisícům rodičů, především maminek, ale samozřejmě i tatínků, kteří jsou na rodičovské dovolené a sledují nás v přímém přenosu, jestli se dneska zvýší, nezvýší, komu se bude zvyšovat a komu se nebude zvyšovat. Já jenom avizuji, že na začátku té příští schůze se budeme snažit navrhnout, aby tyto byly přerušeny já bych byl velice rád, abychom se k rodičovské dneska ještě vrátili.

Skandálním vystoupením! Mám zde přednostní právo pana předsedy Výborného. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, je to přesně tak, jak to tady zaznělo. Kdo se tady chová naprosto asociálně, a já si troufám říct, že to je plivnutí do tváře rodičům, kteří čekají na spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku! Paní ministryně tady se svým úsměvem a jájínkovstvím neustále opakuje o tom, jak je potřeba rodičům pomoci. A udělala jediné: zablokovala projednání tohoto bodu a zablokovala to, na co rodiny a rodiče spravedlivě a oprávněně čekají. To je celé! Moc dobře ví, kolik je pozměňovacích návrhů, jaký je čas.

KDUČSL je připravena podpořit ve finále, i kdyby neprošly pozměňovací návrhy paní poslankyně Golasowské, pana kolegy Bauera a dalších, tak jsme připraveni a podpoříme navýšení rodičovského příspěvku. Ale ten, kdo zablokoval to projednání a schválení navýšení, je asociální sociální demokracie. Takže takhle vypadá realita České republiky v listopadu 2019!

Mám zde další dvě přihlášky s přednostním právem.